Proto mi dovolte, abych zmínila své pozměňovací návrhy. První bod se týká subjektů, na které se zákon nevztahuje. Navrhujeme zařadit předsedu, respektive předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Druhý bod mého pozměňovacího návrhu se týká § 149, což je zvláštní ustanovení o osobním příplatku, kdy budu citovat v odst. 2: Státním zaměstnancům lze osobní příplatek snížit nebo odejmout také z důvodu snížení objemu potřebných prostředků v důsledku zvýšení platových tarifů. Navrhuji, aby tento odstavec byl ze zákona odňat, a to z tohoto důvodu: Osobní příplatek se přiznává zaměstnancům v případě, kdy podávají mimořádné výkony. Platové tarify, respektive jejich zvýšení se týká všech zaměstnanců. Představte si situaci, kdy po jednání s odbory se zvýší platové tarify, ale nebude dostatek finančních prostředků, a tak dojde ke snížení osobních příplatků. Považujeme to za demotivující moment. I Nejvyšší soud konstatoval, že nelze odebrat nebo snížit osobní příplatek při nedostatku finančních prostředků. Vím, že jsem na začátku zmínila, že pozměňovací návrhy, které dnes budeme načítat, nemusí být koalicí podpořeny. Přesto doufám, že důvody, které jsem uvedla, vás povedou k tomu, že můj pozměňovací návrh podpoříte.

Došlo k dohodě, a tím se otevřela cesta ke schválení služebního zákona a nová etapa ve fungování státní správy. Čas ukáže, zda se vydáme správným směrem.

V podrobné rozpravě mám ještě o další dva poslance více přihlášených.

Za prvé bych chtěl říci, že prvním pozměňovacím návrhem je Národní bezpečnostní úřad.

Podle článku 79 Ústavy České republiky odstavec 2, který je ústavněprávním základem pro zákonnou úpravu státní služby, platí, že právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon, a z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že na všechny státní zaměstnance v ministerstvech a jiných státních úřadech připravovaný zákon o státní službě se musí vztahovat.